Vy se nepohybujete v Praze?

Když jedno, tak i druhé.

Děkuji za slovo. Ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Něco už řekla má kolegyně. Já jsem položil tři otázky.

Takže děláme to pozdě. Sice pozdě, ale aspoň je. A není pravda, že hledáme za každou cenu.

Kdežto pana premiéra tu nevidíme. Je to pravda. A někdo tady říkal, že to není politické téma.

A oni je oprávněně mají. Já to tak nevidím. Mají obavy. Bylo by to ideální, ale bohužel to tak není a nebude. Tak jako pak bych to nezlehčoval, ty obavy našich občanů. My vlastně nevíme, kdo ty rizikové oblasti navštívil. Ale zbavili jsme se možností mít aspoň víc informací.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Já skutečně nehodnotím kroky ministerstva ve vztahu ke zdravotnickému personálu a nehodnotím vlastně ani kroky krajských hygienických stanic apod., ale hodnotím to, čemu rozumím, to znamená, jakým způsobem stát doposud přistupoval k samosprávám. A už jenom zopakuji jednou mnohokrát řečené a jsem tady naposled. Dejme jim ty pravomoce, dejme jim návod, dejme jim kompetence, ať stát přistupuje jednotně ve všech krajích České republiky, a potom není co řešit. Tady to opravdu není střet opozice versus vláda, a alespoň z mého pohledu rozhodně ne. My se tady skutečně snažíme všem aktérům, kteří mohou pomoci zabránit ať už šíření samotné epidemie, nebo paniky, dát do rukou dostatečný počet instrumentů. Já se na to dívám jako starosta s devítiletou zkušeností.

Prosím, máte slovo.

Při návratu z destinace, kde je vyhlášeno nebezpečí nebo zvýšený výskyt, resp. epidemie koronaviru, je třeba se zachovat tak, jak ministerstvo doporučuje. Nakontaktovat ta čísla, poradit se.

Děkuji vám. Zatím poslední přihláška k faktické poznámce. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zareagovat na svého kolegu Davida Kasala, na jeho poznámku, že vlastně pokud onemocní lékař mého oddělení nebo on sám, tak to oddělení nebo víceméně větší část té nemocnice bude třeba zavřít.

Ale vrátím se k tomu nejcennějšímu, nebo k tomu cennému, co máme, to je lékařský stav. To jsou zdravotníci, to jsou sestřičky, kteří jsou v první linii.

Dávají tam různé nadstavby a další. Toto v dnešní době musí několikanásobně zvýšit. Já jsem tady chtěl jenom apelovat na to, že jak dobře se budeme starat o lékaře, zdravotnický personál, tak pak bude sekundárně dobře postaráno o naše spoluobčany. Děkuji.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Takže mně už zbylo jenom pár takových bodů, které bych vypíchl.

Některé sportovní podniky se ruší, jiné jsou nadále pořádány za účasti veřejnosti. Nicméně je to problematika celé republiky, celostátní, ne lokálních hygien. A připravenost nemocnic.

V naší zemi je 30 tisíc infekčních lůžek, ale jen málo z nich splňuje tato kritéria. V případě velkého počtu nemocných, není možno tento parametr splnit. Před lety byla zrušena celá infekční oddělení, jako kdyby žádná větší infekce neměla nikdy nastat. Už se ale nepodaří tato oddělení zprovoznit.

Počítejme, že různé epidemie budou hrozit i nadále, a není možné vyblokovávat zdravotnický personál a prostory z neinfekčních oddělení nemocnic, kde již nyní velmi bolestně chybí obojí, lůžka i kvalifikovaný personál lékařů a sester.